Děkuji za slovo.

Proč takové ty řeči: my jsme pro, ale ne dneska.

Včera byl daňový balíček. Nevím, kolik jste jich udělali.

Děkuji za slovo.

Myslím, že je naprosto logické, abychom například nejprve snížili DPH na hromadnou dopravu a až potom zvyšovali slevy, abychom dělali to administrativně jednoduché opatření jako první a až potom dělali ta administrativně složitá. Vláda bohužel šla opačným směrem. Děkuji za vaše vystoupení. Mám čtyři faktické poznámky. Děkuji za slovo. Já bych chtěla říci, že my opravdu nadále návrh zákona podporujeme, a já bohužel nemohu souhlasit s interpretací, která tady zazněla za Svaz měst a obcí a za Asociaci krajů.

Děkuji, pane předsedající. Kolegové, kolegyně, já bych chtěl jenom podotknout jednu věc.

Já osobně si myslím, že to je nesystémové.

Děkuji. Hezký dobrý den, milé kolegyně, milí kolegové. Já musím důrazně jako jeden ze spoluautorů zákona o rozpočtovém určení daní polemizovat s tím, co tady říkala paní hejtmanka Vildumetzová, že obce a města to nepodporují, nebo nemohou podporovat proto, že by to znamenalo výpadek jejich příjmů. To je možná stanovisko Svazu měst a obcí, kterému vůbec nerozumím, protože Svaz měst a obcí sdružuje spíše větší města a obce a u nich by to rozhodně výpadek příjmů neznamenalo, protože oni by ušetřili výrazným způsobem na veřejné dopravě. Jestli by to někde znamenalo velmi malý výpadek příjmů, ale skutečně velmi malý, tak je to u malých obcí, a přesto Sdružení místních samospráv, které sdružuje spíše malé obce, to výrazným způsobem podporuje. Nechápu také stanovisko Asociace krajů. Chápu, že paní hejtmanka jako předsedkyně asociace i když už neměla být hejtmanka, alespoň to veřejně slibovala ovlivnila své kolegy, a možná skutečně pro Karlovarský kraj to nemusí být úplně nejvýhodnější, nicméně pro naprostou většinu krajů, které v současné době dělají tendry na veřejnou dopravu, ať autobusovou, nebo vlakovou, na příštích 10 let, to výrazným způsobem výhodné je, a proto nerozumím stanovisku ani Asociace krajů. Děkuji za pozornost.

Děkuji, pane místopředsedo. Pan poslanec Veselý se de facto gentlemansky omluvil právě kolegyni Kovářové prostřednictvím pana předsedajícího za to, že sociální demokracie, poslanci za sociální demokracii nebudou pro tento návrh hlasovat. Nebyla to trapná výmluva, nebyla to žádná obezlička. Kdybych chtěl rozebírat návrh, který zde nyní projednáváme, našel bych si fůru pro a proti. Jestli chcete slyšet proti, tak vám ho klidně řeknu. Jestli někdo říká, že tato novela řeší další snížení jízdného, to znamená menší náklady, tak jak padlo v rozpočtovém výboru, i když se tak dneska neargumentuje tady, tam to tak padlo, tak já říkám, že to není pravdou. Dám jednoduché přirovnání. Jestli v Brně, v druhém největším městě republiky, je Dopravní podnik města Brna ve stoprocentním vlastnictví města, tak jediné, co se stane, pokud tato novela bude přijata, bude to, že se sníží náklady statutárního města Brna na doplacení ztráty dopravního podniku. A tady bych podpořil vystoupení kolegy Volného prostřednictvím pana předsedajícího, protože pokud máme tuto problematiku řešit, má být řešena systémově a v nějakém kontextu a v komplexním pozměňovacím návrhu.

Nyní faktická poznámka pana poslance Zbyňka Stanjury a pokračují faktické poznámky.

Ale k meritu věci. Já souhlasím s panem poslancem Onderkou.

Na tom se shodujeme.